Všechny vás tady vítám. Pan poslanec Tejc má náhradní kartu číslo 11, pan předseda Hamáček číslo 13, pan kolega Valenta 6 a pan poslanec Rykala 17.

To jsou omluvy, které mi došly a jsou tedy doručeny na začátku jednacího dne.